Děkuji za slovo. Já tady sleduji přestřelku vládních poslanců, kde jedni říkají jedno a druzí říkají druhé. Chci fandit tomu, co tady padlo od pana předsedy hospodářského výboru, že stát nemá zasahovat do vztahů mezi obchodními společnostmi, že tím ničí konkurenční prostředí a zavádí tím, komplikuje vlastně konkurenceschopnost našich podniků. Ale přesto vám musím připomenout hlasování o zákonu o významné tržní síle, kde jste se takovýchto věcí dopouštěli. Doufejme, že ten trend už bude jiný. Děkuji. To byla poslední přihláška do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel si nepřeje, pan zpravodaj také ne. Nemají zájem. V tom případě budeme hlasovat, protože padl návrh na zamítnutí.

Návrh nebyl přijat. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte, abych přednesl návrh hlasovací procedury, tak jak byla navržena a schválena garančním ústavněprávním výborem. Vzhledem k tomu, že nebyly podány žádné návrhy technického charakteru, bod, který byl doporučen ústavněprávním výborem, vynecháme. Za další. Budeme hlasovat asi v tomto pořadí: Návrh pod bodem E jako celek s jedním společným hlasováním. Budouli přijaty návrhy E jako celek, návrhy A, B, C jako celek jsou nehlasovatelné. Nebudouli přijaty návrhy pod bodem E jako celek, budeme hlasovat o návrzích C jako celek společně jedním hlasováním. Za další. Nebudouli přijaty návrhy C jako celek, budeme hlasovat o návrzích B jako celek společně jedním hlasováním. A budouli přijaty návrhy B jako celek, návrhy A jsou nehlasovatelné. A nebudouli přijaty návrhy B jako celek, budeme hlasovat o návrzích jako celek společně jedním hlasováním. Dalším bodem jsou návrhy pod písmenem D. A za páté návrh zákona jako celek budeme hlasovat na závěr. Toto je tedy procedura. Potom okomentuji jednotlivé body tak i co je obsahem, aby bylo jasné, o čem hlasujeme. Ano, děkuji. Není tomu tak. Asi bychom měli proceduru odhlasovat.

Návrh byl přijat. Prosím pana zpravodaje, aby postupoval podle schválené procedury. První hlasování budeme hlasovat o návrhu pod písmenem E. Je to návrh pana poslance Koníčka a obsahuje vlastně povinnou kodeterminaci čili garantovaný vliv zaměstnanců pro společnost s více než 250 zaměstnanci. Hlasujeme o návrhu jedním hlasováním. Ano, prosím pana navrhovatele o stanovisko. Prosím zapnout mikrofon.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Další prosím. Další hlasování bude provedeno o návrzích pod písmenem E.

Pardon, o návrzích C, já se omlouvám. Ano, prosím pana navrhovatele. Stanovisko výboru.

Kdo je proti?

Další prosím. V tom případě návrhy B a A jsou již nehlasovatelné. Potom přistoupíme k návrhu pod písmenem D. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Čiháka. Jedná se o rozšíření možnosti využití zisku družstva dle rozhodnutí dvou třetin členů družstva. Prosím pana navrhovatele.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další prosím. A nyní bychom hlasovali o návrhu jako celku. Ano.